Připomínám, že dne 5. prosince tohoto roku přednesl v rozpravě poslanec a ministr dopravy Dan Ťok návrh na opakování druhého čtení. O tomto návrhu budeme hlasovat po ukončení rozpravy.